Upozorňuji, že my na to si nedáváme žádný nárok na lidi a ani na korunu nákladů, my to všechno zvládneme z naší optimalizace. My na to nechceme ani jednoho člověka, ani korunu nákladů ze státního rozpočtu. Takže tečka. Druhá tečka. Třetí: zákon na ochranu zdraví není dotčen. Tečka. Takže prosím, prosím, neříkejme ty věci. Já bych tady mohl předčítat ještě půl hodiny další věci, a prostě není pravdou, že by SZPI nemohla kontrolovat zdravotní způsobilost pracovníků v potravinářských provozech.

SZPI jako centrálně řízený úřad provádí kontrolu požadavků potravinového práva v celé šíři napříč Českou republikou jednotně, předvídatelně a transparentně. Zároveň, když se toto sjednotí, bude rovný přístup k podnikatelům v otevřeném stravování a také spotřebitel bude mít zajištěno, že to bude jednotné. To znamená, my nepřebíráme opravdu ani jednoho pracovníka, my nepřebíráme ani jednu korunu, my se řídíme pouze podle potravinového práva, chceme to zjednodušit ve prospěch podnikatelů a spotřebitelů. Děkuji.

Dobré ráno, vážení kolegové, vážené kolegyně.

Jelikož jsem k tomuto tématu několikrát vystupovala, stručně se zde zmíním o našem návrhu, a to zavedení zákonné povinnosti prodávat na našem trhu základní potraviny, ve kterých jsme byli v minulosti soběstační, a tím narovnáme trh s potravinami.

A přesto se tento návrh v médiích potýká s dezinformacemi, jak dojde ke snížení sortimentu, kvality, nebo dokonce dojde ke zvýšení cen zboží. Ne, je to právě naopak. Jedná se o předem vyhláškou určené potraviny, jak jsem říkala, je jich asi 120, a to jsou potraviny, které jsme si schopni u nás vypěstovat, v případě zvířat odchovat, takže o exotické ovoce rozhodně nepřijdeme, kvalita jídla se naopak navýší a cena se nám sníží, protože ceny zemědělských dodavatelů, našich dodavatelů v České republice, jsou dlouhodobě na nízké úrovni. A hlavně podporou tohoto našeho návrhu, vážení kolegové a kolegyně, podpoříte i kvalitní, čerstvé, a hlavně bezpečné potraviny, o které je zvýšený zájem našich zákazníků. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu tohoto našeho návrhu, ale i celého zákona. Já také děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se za drobné zdržení.

Navrhuji tam změnu přístupu k tomu, jak budeme definovat značku Česká potravina. Jsem rád, že česká legislativa umožňuje dobrovolné značení toho, co je česká potravina, ale obávám se, že ten model, tak jak je teď, je obtížně srozumitelný pro spotřebitele, a vlastně moc tomu nepomůže ani ta změna, kdy ke dvěma různým vymezením se přidá třetí. Já to chápu. Chápu, že česká legislativa reaguje nějak na legislativu evropskou, chápu, že je tam vícero pohledů, ať už je to pohled na potraviny jako na potraviny, pohled na potraviny jako na zboží. Tomu všemu rozumím, nicméně si myslím, že v tomto případě, když se jedná o dobrovolné značení, tak si můžeme dovolit být trošku konkrétnější.

A tím směrem míří jeden z mých návrhů. Druhý návrh se týká dvojí kvality potravin. Já se přiznám, že se úplně neztotožňuji s tím, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství přistoupilo k řešení téhle problematiky. Na druhou stranu bych chtěl ocenit práci, kterou na tom už odvedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která na svém webu už zveřejnila, jak bude přistupovat ke kontrolám a řekněme vymáhání tady toho ustanovení, pokud se v zákoně objeví, což nemění nic na tom, že to nepovažuji za šťastné. Můj druhý pozměňovací návrh míří tím směrem, aby bylo jasně definováno, že problematika dvojí kvality potravin nebude dopadat na ty, kteří nemají žádnou možnost to ovlivnit, a to jsou zejména malé prodejny.

Je to čím dál větší problém a já si myslím, že je určitě správně v zákoně deklarovat a poskytnout určitou právní jistotu, že ta nová regulace na ně nebude dopadat, protože to prostě skutečně nemají možnost ovlivnit. Kroky, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce v této věci už podnikla, mi dávají jistotu, že se to nebude dít, nicméně může se změnit vedení resortu, může se změnit politika resortu, může se změnit vedení inspekce a je to pořád prostě v té rovině jakoby nějaké deklarace mimo legislativní vymezení. A to, kam mířím, je, abychom v zákoně jasně řekli, že se problematika dvojí kvality potravin nedotkne malých prodejen na venkově. Proto vás prosím o podporu těchto svých návrhů. Děkuji vám za pozornost.